Nástupní plat je, jaký je. Po 13 měsících se možná dostanou na nějakou částku 17, 18 tisíc hrubého.

Tato diferenciace měla právě tu možnost, aby jednotliví krajští ředitelé byli schopni v místech s větším nápadem kriminality policisty nějakým způsobem ocenit. A teď vlastně v posledních dvou letech tato diferenciace úplně padla. Já vím, že se diskutuje a chystá do vlády novela služebního zákona, kde by se tato diferenciace měla znovu řešit, stejně tak jako by se tam měly řešit věci, které se týkají přesčasů. Ale já bych chtěla opravdu od vás slyšet ubezpečení, ubezpečení v tom smyslu, že se nedostaneme jako Česká republika do situace, že až tady budeme schvalovat zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2016, nebo naši nástupci, tak že tam uvidíme ten totální propad počtu policistů sloužících v městech, kde samozřejmě ta služba je, v tom se snad shodneme, složitější, těch kriminofaktorů je mnohem víc. A my tyto lidi neumíme ocenit.

Vy moc dobře, pane ministře, víte, že centrála bude moci podle zákona delegovat řešení různých trestných činů na obvody, kdežto obvody nemohou říct: nás je málo, my to řešit nebudeme, bude to řešit centrála. Ten příslušník Policie buďto na té služebně je, nebo není. A my se musíme všichni společně snažit o to, aby tam ten příslušník seděl. Také nevím, jestli jste slyšel poslední zprávy o tom, že se znovu rozmohl takový nešvar mezi pojišťovnami a dopravní policií, který způsobuje to, že přestože tady platí legislativa, že k dopravním nehodám, kde nedojde k trestnému činu, pouze k přestupkovému jednání a jejichž škoda není vyšší než 100 tisíc, nemusíte volat policii. Byl to přesně ten návrh, který prosazovala naše vláda, protože jsme to brali jako jeden ze způsobů odbřemenění policie, tak aby policie mohla více působit na veřejném pořádku.

Samozřejmě že pokud se dovolá občan na operační, těžko mu může příslušník Policie České republiky říct já nikam nevyjedu. Platí tady zákon, kde on musí na to místo vyrazit, musí na tom místě zhodnotit tu situaci, musí o tom sepsat záznam. A tohle je všechno agenda, která zbytečně té policii znovu narostla.

Moc vás o to prosím, protože skutečně v Praze dnes počítáme každého policistu, kterého můžeme mít v terénu. A tím terénem nemyslím to, že budou každé ráno de facto celý den vyjíždět k dopravním nehodám, kterých v Praze je hodně, a jsou to skutečně nehody, které svým rozsahem, bez zranění, nejsou významné.

Na jednu stranu nejnižší počet trestných činů, na druhé straně jsme tady toto pololetí zpřísnili zákon o zbraních a střelivu, dokonce jsme umožnili policistům prolomit domovní svobodu. Přeci tohle funguje všude stejně. Když někde něco klesá, nenarůstá ten počet, tak naopak přemýšlím o tom, že by se veřejnosti dala šance mít ten zákon benevolentnější než tvrdší. Shodou okolností tuším, že dneska se na půdě Evropské komise odehrává ten boj o evropskou směrnici. Tak kdybyste náhodou, pane ministře, měl čerstvé informace, tak prosím několika málo větami, jestli byste nám k té evropské směrnici mohl něco také říct. Využívám toho, že se skutečně bavíme o té situaci, která se týká veřejného pořádku. My i víme, že věci, které se vztahovaly k těm trestným činům se zbraní v ruce, tak padala velmi silná slova.

Ale kolik z toho, co jste tehdy policistům sliboval, kolik z toho jste, pane ministře, splnil?

Protože můžeme se shodnout v tom, že když už budeme mít lidi a nebudou nám odcházet od policie, budou slušně vybaveni, tak je musíme trénovat, musíme s těmi lidmi dál pracovat.